Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415. Predlagatelj je Vlada RH, a rasprava je zaključena. Nakon što je rasprava zaključena, Vlada je podnijela amandman. Poslovnika o ovako podnesenom amandmanu mora se složiti većina nazočnih zastupnika. Dajem na glasovanje Prijedlog da se provede rasprava o amandmanu Vladu RH. Molimo glasujmo. Utvrđujem da smo većinom glasova 99 za i 17 suzdržanih odlučili provesti raspravu o amandmanu Vladu RH. Molim predstavnika predlagatelja da obrazloži podneseni amandman, poštovani državni tajnik u Ministarstvu kulture Krešimir Partl, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, čl. 6. mijenja se i glasi: u čl. 37., st. 1. mijenja se i glasi, vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro zaštićeno posebnim rješenjem ili kulturno dobro unutar zaštićene kulturne-povijesne cjeline upisane u listu svjetske baštine ili listu ugrožene svjetske baštine dužan ga je prije prodaje istodobno ponuditi RH, županiji, gradu Zagrebu, gradu ili općina na čijem se području to kulturno dobro nalazi navodeći cijenu i druge uvjete prodaje. Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi: ovlaštenici prava prvokupa iz st. 1. ovog članka mogu donijeti odluku da se u određenom vremenskom razdoblju ili za određena kulturna dobra neće koristit pravo prvokupa. Ova odluka objavljuje se na mrežnim stanicama ovlaštenika. Kako je već u prijašnjoj raspravi izmjene i dopune zakona rečeno da u biti je olakšan pravni promet nekretninama tako da se jedinice lokalne samouprave mogu odreći prava prvokupa, ipak ovim amandmanom smatra se da u kulturno povijesnim cjelinama koje su na listi UNESCO-a ... [[Govornik se ne razumije.]] potrebno konzumirati tamo gdje ima stvarne potrebe i u vidu planova upravljanja UNESCO-vim lokalitetima koje bi se za sve trebali donijeti u nekakvom roku. Zahvaljujem. Hvala vam. Otvaram raspravu o amandmanu Vlade. Mogu samo klubovi ako ima zainteresiranih.

Utvrđujem da smo većinom glasova prihvatili amandman Vlade, 101 za, 20 suzdržanih i on postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Sada prelazimo na odlučivanje o amandmanima koje su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Molim ponovno državnog tajnika Krešimira Partla da se očituje o podnesenim amandmanima, prvi amandman je onaj Odbora za zakonodavstvo, izvolite. Amandman Odbora za zakonodavstvo se prihvaća. Radi se o nomotehničkom poboljšanju teksta. Postaje sastavni dio zakona. Onda vas sada molim da se očitujete i o amandmanu Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Kako smo već pojasnili u raspravi o pravilniku o izdavanju dopuštenja za izvođenje radova na kulturnim dobrima, već kao takav gotov, prošao je javnu raspravu, ček se suglasnost Ministarstva gospodarstva i on će biti donijet u najkraćem mogućem roku. Što se tiče pravilnika o sustavu mjere zaštite kulturnih dobara, on je kao takav vrlo kompleksan jer se radi i o usklađenju sa posebno planskim dokumentima u jedinicama lokalne samouprave, potrebno je oformiti radnu skupinu, potrebno je konzultirati sve dionike ali vjerujemo da će i on biti donesen u vrlo kratkom roku a vezano za pravilnik o vođenju i registru, kako smo objasnili, zakon se usklađuje sa Zakonom o knjižnicama i Zakonom o muzejima. Zakon o knjižnicama će biti u prvom čitanju u Saboru, nakon njegovog usvajanja će se donijeti ovaj pravilnik. Hvala vam. Izvolite, kolegice Čikotić. Poštovane kolegice i kolege, UNESCO-ova zaštita znači na puno dobra za gospodarski razvitak RH te također za turizam. Mi imamo Dioklecijanove palače u Splitu koje su biser svjetske arhitekture, koje nisu obuhvaćene kontaktnim zonama. Znači mi nemamo kontaktne zone koje se predviđaju kroz ovaj zakon.

sada na Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o Zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Mladena Madjera zastupnika u Hrvatskom saboru. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke koja glasi: „Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupaka protiv zastupnika Mladena Madjera po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Darka Korena iz Križevaca po tužbi koja je podnijeta dana 21. kolovoza 2018. godine Općinskom sudu u Koprivnici zbog kaznenog dijela klevete iz članka 149. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona.“ Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 96 za i 1 glas suzdržan da je donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Ivana Vilibora-Sinčića zastupnika u Hrvatskom saboru. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke koja glasi: „Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ivana Vilibora-Sinčića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Mirka Ervačića iz Koritne po tužbi koja je podnijeta dana 10. srpnja 2018. godine Općinskom sudu u Karlovcu zbog kaznenog djela uvrede iz članka 147. stavaka 1. i 2. i kaznenog dijela klevete iz članaka 149., stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona.“ Molim glasujmo.

Utvrđujem da je jednoglasno 97 glasova za donesena Odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. I zadnja točka danas Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o Zahtjevu za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Vlahe Orepića, zastupnika u Hrvatskom saboru. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke koja glasi: „Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka protiv zastupnika Vlahe Orepića po zahtjevu Općinskog suda u Dubrovniku, stalne službe u Pločama u predmetu poslovni broj K-482/17 koji se vodi po privatnoj tužbi Ivana Pavlovića iz Ploča zbog kaznenog djela sramoćenja iz članka 148. stavka 2. Kaznenog zakona. Molim glasujmo. Utvrđujem da je jednoglasno 99 glasova za donesena Odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Ovime smo došli do kraja glasovanja. Sada imamo još rasprave po klubovima, slobodni govor. A nastavljamo u srijedu, 3. listopada Prijedlogom zakona o Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, prvo čitanje, P.Z.E. br. 421.

Zato je važno da hrvatska institucija i javnost budu svjesni procesa izazova koji sa sobom nosi ovaj izborni proces u BiH, državi koju je Hrvatska u svojoj vanjsko političkoj strategiji definirala kao programsku državu. Tim više što se zapravo Hrvatima u BiH koji sustavom jedan od tri konstitutivna i ustavotvorna, a time i državotvorna naroda negiranjem i onemogućavanjem prava izbora legitimnih narodnih predstavnika, čak i institucije Ustavom predviđene za narodno zastupanje na ovaj način pokušava oduzeti pravo na BiH, državu koja je naša domovina i čiji su korijeni u BiH najdublji. Hrvati iz BiH svoj pogled i svoja nadanja upućuju prema Zagrebu, posebice danas kada je Hrvatska članica EU i NATO-a, najvažnijih svjetskih ... [[Govornik se ne razumije.]] Sretni smo kad Hrvatskoj dobro ide, a nesretni kada se suočava sa poteškoćama, bilo gospodarskim, bilo političkim, svjesni da to odvlači fokus i energiju hrvatskih institucija od strateških, državnih i nacionalnih interesa. S obzirom da se u zakonodavnoj sferi do izbora u BiH ne može ništa promijeniti, ja s ove govornice mogu samo pozvati svakog Hrvata u BiH i Hrvatske s pravom glasa da budu svjesni važnosti svoga glasa, da danas svojim glasom brane Hrvatsko pravo na BiH, pravo koje su nam naši preci obranili u mnogo težim uvjetima, nego što su ovi danas. da svjedočimo narodno zajedništvo, da ne nasjedamo na difamacija i manipulacije uperene protiv hrvatskih stranaka i pojedinaca s ciljem da nas odvrate od izbora ili podijele.